Děkuji za slovo, paní předsedající.

Ale nicméně ta daň z převodu nemovitosti, kdo si dneska pořizuje nemovitost?

Ale já si myslím, že občané a vidím to i z těch reakcí, které mám dobře chápou, proč šetříme, proč děláme tato opatření a k čemu vedou. Já se pohybuji mezi lidmi, žiju v normální rodině, máme kontakty s lidmi, já mezi lidmi chodím, dokonce se nebojím ani mluvit s těmi, kteří na mě křičí a pořádají třeba demonstrace ve prospěch jiného politického hnutí, nemám s tím žádný problém.

Já nevím, jaké kdo máte majetky, ale normálním lidem, kteří bydlí v bytě nebo v rodinném domku, se ta daň za rok zvýší o několik stovek, tak to prostě je, takže si zase tady nevytvářejme nějakou paniku.

Po tomto zvýšení daně z nemovitosti budeme pořád patřit mezi země, které mají nejnižší majetkové daně, to je potřeba vidět. A teď, co bude následovat. Já jsem tady už v těch předcházejících interpelacích jasně řekl, co se občanům sníží, řekl jsem jim, na koho to bude mít dopad, na koho to dopad mít nebude. A teď k nějakému časovému plánu.

My chceme co nejrychleji přeměnit ozdravný balíček do legislativy. Naše představa je, že to uděláme pokud možno v jednom zákoně, v jednom legislativním opatření.

Ano, je to řada já jsem tady mluvil o padesáti opatřeních a je to i řada legislativních úprav, které je potřeba udělat, protože saháme do výdajů státu, saháme také do příjmů, dotýkáme se daní, to jsou všechno věci, které opravdu vyžadují legislativní úpravu. Ano, můžeme chodit do obchodů, můžeme si měřit nějaký spotřebitelský koš, ale máme na to instituce, které to dělají.

Já to tady nebudu číst, ale prostě ta fakta jsou jasná. Ceny potravin klesají, jsme rádi, že to je, budeme pokračovat v těch krocích, které děláme, abychom snižovali ceny nejenom potravin, ceny energií také klesají ale abychom tím snižovali i inflaci, což, jak se zdá, se začalo dařit a z toho máme určitě všichni radost. Děkuji za slovo.

Děkuji. Pacient nemá náhled choroby, ono to platí pro hnutí, které reprezentujete. Vy jste nám předali zemi ve stavu , kdy tady bylo největší zadlužení, s kterým teď bojujeme, kdy jste neudělali nic s důchodovou reformou, to musíme teď řešit my, přestože jste věděli, že je to potřeba, my jsme byli energeticky nezabezpečení, kdy nám prudce rostla inflace. Takže ano, já mám radost, že ten růst inflace se daří zastavit.

Ale tak to prostě nefunguje. Jestliže budete mít neustále vyšší výdaje, než máte příjmy, tak to prostě dříve či později dopadne špatně. A stejně tak je to se státem. Já myslím, že toto se dá pochopit a tomu se dá rozumět, a pokud ne, tak budeme se tady opakovaně o tom bavit a já vás budu přesvědčovat, že prostě příjmy státu a výdaje musí být vyrovnané, nemůže nic donekonečna růst, a že je to přesně politika, kterou děláme.